No tady je to opravdu velké selhání Pirátů, protože Piráti mají na starosti řešit bydlení, a výsledky jsou nula.

A máme na to jasné recepty: zastropování sazeb hypotečních úvěrů, zavedení výhodných půjček na bydlení pro pracující rodiny anebo masivní státní podpora nové bytové výstavby na úrovni měst a obcí, včetně podpory družstevního bydlení.

Takže vy hodláte porušit další body ze svého vlastního programového prohlášení i předvolební sliby vládních stran. Vláda chce ustoupit od záměru snížit o 2 procentní body odvody sociálního pojištění pro zaměstnavatele. Toto snížení by přitom mohlo vést k žádoucímu zmírnění zdanění práce i ke zvýšení rozsahu zaměstnanosti na standardní pracovní smlouvy, a tím i ke zvýšení objemu výběru důchodového pojištění. A Ministerstvo financí tady pod vedením ministra financí Zbyňka Stanjury dále uvedlo, že v průběhu jara budou představeny konkrétní parametry takzvaného konsolidačního balíčku v oblasti státního rozpočtu s cílem snížit deficit o 70 miliard. Takže vy na jednu stranu chcete vzít všem příjemcům důchodů peníze, na druhou stranu připravujete v rámci toho konsolidačního balíčku zvýšení nejrůznějších daní, včetně pojistných odvodů živnostníků, zrušení státní podpory stavebního spoření a také výrazné snížení podpory penzijního spoření. Z hlediska SPD jde ze strany vládních stran o podvod na voliče a ve všech těchto případech se jedná o zásadní změny oproti programovému prohlášení vlády, na jehož základě vláda obdržela důvěru Sněmovny. My jsme hlasovali proti důvěře vaší vládě.

Ale to už jsme si tady vysvětlili, že je to lež jako věž. A předpokládám, že tomu ani občané nevěří. Systémové změny, které by vedly k dlouhodobému odstranění rozpočtového deficitu, představují například snížení objemu zbytné státní byrokracie či přijetí skutečné důchodové reformy formou podpory pracujících rodin a porodnosti, a nikoliv pouhé zvyšování daní a odvodů pro naše občany, zaměstnance, živnostníky a zaměstnavatele, které hnutí SPD odmítá.

Naopak v době současné sociální a ekonomické krize je nutné ponechat občanům z jejich pracovních příjmů co nejvíce peněz.

Navíc současné vládní strany porušují předvolební slib, že daně zvyšovat nebudou.

Cestou zvyšování příjmů státního rozpočtu je podle našeho názoru například zdanění nadnárodních koncernů podnikajících u nás, které každoročně vyvádí cca 300 miliard korun ročně ve formě nezdaněných dividend. Na stránce výdajů je to potom výrazné omezení zbytných výdajů státu, například snižováním byrokracie, omezením plateb solárním baronům anebo zrušením nákup předražené výzbroje zahraničí.

Přitom Ivan Bartoš, předseda Pirátů a ministr pro místní rozvoj, sliboval řešení.

Takže mimochodem, když jsem u toho bydlení, tak opět to řeknu zcela politicky nekorektně, ale popravdě.